V návrhu zákona vznikne katalog služeb, který bude vláda průběžně aktualizovat. A já bych řekl pár takových situací, u kterých, doufám, se tyto záležitosti do katalogu služeb postupně dostanou.

Přístup k informacím.

Bude se určitě jednat o prodloužení platnosti průkazu, tzn. od občanky, řidičáku, zbrojního a dalších průkazů, a v podstatě veškeré změny na těchto průkazech, tzn. změna bydliště, ty nejčastější změny, které v těch našich osobních průkazech musíme provádět. Jak dalece se bude naplňovat katalog služeb.

Já bych byl strašně rád, kdyby zůstal jeden jediný, a to občanský průkaz. Takže co vlastně bude výsledkem tady toho zákona? Bude výsledek, že stát opět začne být službou pro občany. Děkuji. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Jako první je přihlášen pan poslanec Kohoutek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o drobný pozměňovací návrh reagující na komplexní pozměňovací návrh dle usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Konkrétně upravuje a mírně precizuje § 4, 5, 6 zákona o právu na digitální služby a dále pak § 15 bod 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, s tím, že drobně reaguje a upravuje precizaci a specifikaci veřejných listin a ověřování podpisů. Je to víceméně ve spolupráci s notářskou komorou, vypořádání připomínek. Děkuji. Paní poslankyně Kořanová.

Základní registry, informační systém základních registrů, informační systém sdílené služby, centrální místo služeb, portál veřejné správy a národní bod pro identifikaci a autentizaci jakožto informační systémy veřejné správy patří do kompetence Ministerstva vnitra, a to na základě kompetenčního zákona.

Děkuji.

Jako další je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Kupka. Já si vás tedy dovolím požádat o načtení několika pozměňovacích návrhů, celkem pěti.

Je to pozměňovací návrh, který zajišťuje aktualizaci, zejména sjednocení termínů mezi těmi zákony, do kterých právě ten zastřešující zákon o právu občana na digitální službu vstupuje.

Další pozměňovací návrh je veden pod číslem 3467.

Tento pozměňovací návrh zajišťuje to, aby se do registru obyvatel dostaly další údaje, po kterých volají jednotlivé resorty, např. cizinecká policie či zdravotní pojišťovny, tak aby bylo možné tam např. dohledat data pobytu cizinců a samozřejmě případný zákaz pobytu na území České republiky, aby pak i zacházení s těmi registry bylo pružnější a aby i resorty i orgány veřejné moci mohly snáz kontrolovat existující skutečnosti. Děkuji mnohokrát. Tímto se tedy ke všem těm uvedeným dokumentům hlásím. Děkuji.

Pěkný podvečer, vážení kolegové.